Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Paní navrhovatelka má zájem vystoupit před otevřením rozpravy, takže prosím. A prosím sněmovnu o klid!

Ta úprava je velmi jednoduchá, protože skutečně není nutné ani praktické, aby zákon pevně stanovil, kdo má předsedat poradnímu orgánu vlády.